Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

budeme opakovat hlasování o tom, zda se koná k tomuto bodu obecná rozprava. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pan poslanec Kubíček se hlásil ještě před přerušením. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ptám se, kdo je pro omezení řečnické doby. Kdo je proti? Hlasování 148, přihlášeno 80, pro 59, proti 10. Návrh byl přijat. Otevírám obecnou rozpravu. do obecné rozpravy je v tuto chvíli jako první přihlášen pan poslanec Feri, ale... Pane poslanče, máte slovo.

A tady v tom problému hrají bohužel jenom dva, nájemce a pronajímatel.

A už předem avizuji, že náš poslanecký klub tento návrh z tohoto důvodu nepodpoří.

Podáme pozměňovací návrhy, a podali jsme, postupně se k nim přihlásím v rámci podrobné rozpravy, které alespoň garantují státní podporu, které řeknou, že stát tam pro ty pronajímatele bude a případně se za ně postaví a bude ty případné škody sanovat. A dále předkládám také další pozměňovací návrh, který zkracuje tu ochrannou dobu, a návrh, který řeší otázku toho vyúčtování. Podle nás je tento návrh šitý také na koleni, protože vytváří problémy, které možná nebyly úplně zamýšlené. Jeden konkrétní z mnoha.

Ten člověk se dostává do druhotné platební neschopnosti. To je jeden konkrétní příklad.

Ale tady u toho návrhu se obávám, že nastane ten ústavní přezkum dříve, než si myslíme. To jsou desítky tisíc, stovky tisíc případů, které mohou nastat.

Tak místo toho to hodí na pronajímatele, a tím bezpečně zablokuje jakoukoliv možnou dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem.

Mnozí se byli schopni dohodnout. Mnozí se dohodli na splátkovém kalendáři.

Dámy a pánové, náš poslanecký klub tento návrh nepodpoří. Jsme si vědomi toho, že vláda byla ve velmi tíživé situaci, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj muselo s něčím přijít, muselo něco předložit, jenže udělalo to od stolu.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás krátce seznámit s pozměňovacím návrhem za SPD, který dáváme tedy k vládní předloze, a já tam navrhuji doplnit, aby byl pronajímatel nemovitosti určené k bydlení, jednáli se o právnickou osobu, oprávněn vyloučit ze základu své daně z příjmu pohledávky z nájemného, které se staly v určité rozhodné době, to znamená v tomto případě v kalendářním roce 2020, splatnými, ale nebyly nájemcem fakticky uhrazeny k datu jejich splatnosti. Tyto pohledávky navrhujeme zahrnout do základu daně z příjmu právnických osob až za ten kalendářní rok, ve kterém dojde k jejich reálnému uhrazení. Dále navrhujeme, aby všichni pronajímatelé těchto nemovitostí, kteří jsou zároveň plátci DPH, byli oprávněni vyloučit zdanitelné plnění z neuhrazeného nájemného ze své daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty za časové období, ve kterém jim ani nájemce tuto daň nehradí.